Děkuji za slovo.

To je první otázka.

Děkuji za vaši interpelaci, paní poslankyně.

Děkuji za slovo.

A nyní pan poslanec Roman Kubíček, připraví se paní poslankyně Iveta Štefanová. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, mám na vás několik dotazů. V tisku jsem se dozvěděl o požadavcích konsorcia o jednání o ceně při dostavbě dálnice D4. Vím, že proběhl kontrolní den.

Děkuji. Samozřejmě přesně takto obdržíte odpověď.

Děkuji za slovo.

Děkuji vám za vaše odpovědi. Děkuji za interpelaci. Odpovědi samozřejmě obdržíte jako všichni ostatní písemně.

Děkuji za slovo.

Proč tedy ten tříletý odklad jestli by to nešlo nějakým způsobem uspíšit?

A poslední dotaz.

Takže zda je nějaký plán, jak docílit navýšení počtu těchto specialistů? Děkuji. Nyní s odpovědí pan ministr Petr Gazdík, prosím. Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, mám na vás jednu zdvořilou prosbu, sledujte mě víc, prosím. Sledujte můj Twitter, moje sociální sítě i stránky Ministerstva školství. Z nich byste zjistil, že operační program Jan Amos Komenský byl spuštěn v minulém a v tomto týdnu.

Z toho právě ten poměrně štědrý příspěvek Evropské unie je proto, aby toto vyzkoušení, testování tohoto programu bylo na mnohem větší úrovni, na úrovni v podstatě takřka všech škol. A už po vyhlášení toho programu, několik hodin potom, začaly na Ministerstvo školství přicházet první žádosti.